Z vystoupení mi je jasné, že neprojde, ale nedělejte precedens, že já nemohu přijít a navrhnout dneska první bod, protože už je tam jiný první bod. A to tak je. Jednací řád neříká, že můžeme dát návrhy změny programu jenom takové, které neporuší již předem schválený pořad schůze. V tom se hluboce mýlíte. Ještě pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

Všichni jsme tady společně bez nějakého problému odhlasovali zařazení bodu na středu, první bod, který se týkal možnosti umisťování sítí pod silnice prvních a nižších tříd, technických sítí. Tak jak se mohlo stát, když to byl první pevně zařazený bod, a rozhodně souhlasíte s tím, že se tak stalo, že tam najednou přeskočil nějaký nevýznamný zákon o střetu zájmů? To se stalo zrovna včera. Tak já nevím, jestli máte někdo krátkou paměť. Je to o hlasovací vůli Sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ano, děkuji panu předsedovi. Také to považuji za neplodnou debatu, neb jako předsedající nemohu skutečně upírat právo kterémukoliv poslanci navrhnout, co uzná za vhodné.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Posledním návrhem, který vzešel, je návrh pana poslance Opálky, abychom se dnes jako první bod vrátili k bodu číslo 256. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Mohli jsme to za minutu vyřídit. Jak chcete. Panu předsedovi Stanjurovi bude odpovězeno. My budeme pokračovat v programu, který jsme právě schválili.